A co se týče toho nesmyslu se zloději ano, pane předsedo prostřednictvím paní předsedající, já s vámi souhlasím. Mezi zemědělci je stejné množství poctivých a nepoctivých jako v jakémkoliv jiném podnikatelském sektoru.

Poté s faktickou pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo. Chtěl bych potvrdit slova pana kolegy Faltýnka, ale také pana kolegy Kalouska. Krávy opravdu prdí. Vyplývá to z mnohých velmi odborných podkladů. Tak je potom otázka, jestli bychom měli vybít i ty, protože i oni vlastně přispívají k tomu skleníkovému efektu.

A obávám se, že ani vymyšleno nebude. Děkuji. Připraví se pan poslanec Kalousek. Po něm pan poslanec Kováčik a pan poslanec Heger. Jenom kratičkou reakci na kolegu Kalouska o těch formách. Vláda v současné době a tohle není jediná záležitost, o které se diskutuje, ta je v té debatě nejdál, jak pomoci tomu sektoru, který se dneska nachází v totální krizi způsobené různými faktory v Evropě a ve světě.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska.

Já jsem jenom polemizoval s tím neodborným argumentem předkladatele, který tvrdí, že podpora živočišné výroby zlepší ovzduší a životní prostředí, což není pravda. Ale rozhodně jsem nenavrhoval žádné opatření, nebo snad bych neprotestoval proti navyšování skotu.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Připraví se pan poslanec Heger, po něm pan ministr Jurečka a poté pan poslanec Urban. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Přátelé, ta debata, kterou vedeme okolo skleníkových plynů je příkladem toho, jak se věci dají ohýbat podle toho, jak to komu vyhovuje.

Já vám garantuji, že zemědělci v tomto případě ne že budou platit za produkci skleníkových plynů, ale budou brát obrovské dotace za tu bilanci, která je v tomto směru pro zemědělce výrazně pozitivní. Tady je zemědělec opět ohroženým druhem, ať už je to na Vysočině, nebo kdekoliv jinde, a pokud rychle nepomůžeme, tak resuscitace je téměř nemožná. Zejména v živočišné výrobě. Ta živočišná výroba, jak už jsem tady řekl, má svoje multiplikační efekty. A rozhodujeme o tom, jestli tady bude jakési zemědělství, jestli tady bude zemědělství funkční ve všech svých funkcích. Děkuji. Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Hegera.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Výjimečně jsem si dovolil zasáhnout do této debaty technickou poznámkou k charakteru rámce té debaty. Možná to ve mně vyvolal pan předseda Kováčik, když tady říkal o tom, jak je na tom zemědělství strašně špatně.

Ale to všechno patří k debatě o některých věcech, když si chce někdo něco prosadit. Mně na tom strašně vadí jedna věc.

Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Jurečku.